Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, Ministerstvo zdravotnictví a já osobně často jsem na paškále za to, že jsem udělal ony personální změny. A myslím si, že asi je namístě zde aspoň částečně něco osvětlit. Já musím říct, že zcela souhlasím s tím, co řekl můj kolega z vlády pan ministr kultury Ilja Šmíd, že toto je skutečně naše role, abychom řídili naše ministerstvo a přímo řízené organizace, které jsou pod námi.

Z toho zhruba 15 velkých nemocnic. A já jsem odvolal dva ředitele. Tak nevím, jestli se to dá označit za nějaké personální čistky.

Měl jsem důvodné informace o tom, že se v těch nemocnicích děje něco, co není v pořádku.

Zkrátka v českém zdravotnictví fungují různé skupiny, které stále mají vliv, a mají vliv i v některých nemocnicích.

Flagrantní střet zájmů, který v té nemocnici funguje. A pan ředitel to neřešil.

Já myslím, že časem se ty věci budou dále rozvíjet, ukazovat, možná budou podána nějaká trestní oznámení. Ale myslím si, že není možné čekat. Pokud ty informace jsou závažné, tak já jako ministr zdravotnictví, který mám zodpovědnost za ony přímo řízené organizace, musím konat. O tom podle mého názoru není žádných pochyb. Já jsem řekl, že nemocnice budu kontrolovat dál, že budu systematicky kontrolovat všechny nemocnice, a je mi jedno, kdo je z jaké strany nominován. Ale to já neřeším. Já řeším to, jak ta nemocnice funguje, jak hospodaří, jestli poskytuje kvalitní péči. To není žádná systémová věc.

Ale pokud jde o řízení přímo řízených organizací, za které má ministr odpovědnost, tak si myslím, že to je jeho odpovědnost a on musí řešit, pokud tam jsou nějaké problémy.

Děkuji.

Já za KDUČSL můžu říct, že ano, že chceme, aby mohli vystoupit všichni, aby se tady někteří poslanci z hnutí ANO nemuseli rozčilovat, že nemohou vystupovat, když sami hlasují proti tomu, aby tak mohli učinit, protože hlasují proti schválení programu schůze.

Já bych chtěl tady upozornit všechny v sále i u televizních obrazovek, že tady bylo použito několik argumentačních faulů.

Ano, ministr má odpovědnost, zodpovídá za něco, ale také vláda je odpovědná někomu. A má mít důvěru někoho. A to je Poslanecká sněmovna. A je rozdíl, jestli máte důvěru Poslanecké sněmovny, nebo nemáte důvěru Poslanecké sněmovny.

Myslím, že ti se chovají korektně, že tam k žádným dramatickým změnám nedošlo, tomu rozumím, a není důvod, proč oni by tady měli obhajovat svoje kroky. Také myslím, že nikdo konkrétně je tady nejmenoval. Na druhou stranu je skutečně rozdíl, jestli jste ministrem vlády s důvěrou, nebo nejste. A obzvláště jestli jste ministrem vlády, která neměla šanci tu důvěru dostat, a bylo to jasné. K tomu, co říkala paní ministryně financí. No, víte, pan náměstek Závodský je nestraník, je to slepec, je to člověk, který byl oceněn Nadačním fondem proti korupci, váš předchůdce si ho tam nechal, pan Babiš si ho tam nechal.

Ale pravdou je, že on zvažuje, že se bude soudit. Co se týká zprávy o korupci ve zdravotnictví, ano, to je jistě dobře, že jste to tady zmínili.

Tak když se vám to hodí, tak se zaštiťujete autoritou, a když se vám to nehodí, tak na to zapomínáte. A stejně tak bych chtěl říct, že v České republice máme velmi zajímavou situaci. Zase, pan ministr zemědělství tady zmiňoval náměstka pro ekonomiku a pak zmínil IT.

A také jde o to, že můj bývalý náměstek a rozumím tomu, že když byla zrušena sekce, že skončil.

Nyní vystoupí pan předseda vlády Andrej Babiš, který je přihlášen. A to je zatím všechno z přednostních práv. Pak bych nechal hlasovat o pořadu schůze. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem si toho napsal strašně moc, tak snad začnu od pana Bělobrádka. Nikdy.

A Kučera? Ta ostuda?